Tito partneři se podílejí jmenovitě na výběru regionálních pokrmů, včetně receptur, samotné certifikace restaurací a následné kontroly dodržování podmínek udělení certifikátů. To jenom k úvodu k tomu projektu, abychom všichni věděli, o co se jedná. Celková alokace projektu je 30 milionů.

Indikátory projektů jsou stanoveny jako počet vytvořených marketingových produktů cestovního ruchu a počet realizovaných kampaní.

V současné době je v České republice certifikováno téměř 400 restaurací, což si myslím, že je prozatím hodně, které jsou rozmístěny ve všech turistických regionech České republiky.

Každá z restaurací musí dodržovat stanovená certifikační kritéria. Do toho bych se podívala, jestli dovolíte, a ověřila si to spíše osobně, až budu ve funkci trošičku déle.

Můj dotaz spočíval v tom, kdo ponese odpovědnost, pokud se skutečně zjistí, že byla masivním způsobem porušována pravidla.

Děkuji.

A ještě na vaši otázku, kdo ponese odpovědnost. Já samozřejmě musím dohledat, kdo vůbec ten projekt vymyslel, kdo za tím stojí, kdo podepisuje veškeré platné dokumenty vůči těm restauracím. Čili pokud najdu nějaké pochybení, jsem samozřejmě ochotna s tím Poslaneckou sněmovnu seznámit na příštím jednání, pokud už to budu mít. Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci.

Tím jsme vyčerpali všechny interpelace a vyčerpali jsme tedy i program dnešního odpoledního jednání. Já vám děkuji a přerušuji jednání naší schůze do zítřka do 9 hodin s tím, že ráno začínáme podle schváleného pořadu, a to pojištěním provozu motorových vozidel, to je třetí čtení, a zákonem o myslivosti v prvním čtení.

Připomínám, že zasedá rozpočtový výbor a ostatní výbory a komise, které svolaly jednání po 18 hodině.